Průměrná cena jízdenky. Toto je obchodní tajemství? Tuto informaci nemá k dispozici Ministerstvo dopravy? Podle mě ví celkové tržby, počet prodaných jízdenek a ten výpočet možná nemá, ale to já věřím, že by na odboru drah nebo na ekonomickém odboru zvládli.

Jak to jinak zkontroluje? Jestli ten rozdíl, to je ta veřejná služba, to je to, co doplácí stát nebo kraje, sedí. A zase tu informaci nemám. A evidentně to není úplně pravda.

To je ten závazek veřejné služby.

A já jsem tam dal nějaké věci.

Já jsem jenom chtěl, ať to sečtou. Chtěl jsem sumu.

Protože já jsem zažil jednu zajímavou věc. Ta kontrola linek probíhá kontinuálně. Ty náklady. Stala se jedna věc. Na lince, která byla vybrána k první soutěži, z roku na rok, poté, co byla ta soutěž vyhlášena, dramaticky klesly náklady. Tudíž dramaticky klesl požadavek na vyrovnání té ztráty z veřejné osobní dopravy. Co je zajímavé, o tyto peníze neklesly celkové náklady.

A jestli se u rozpočtu dohadujeme o nějaké peníze, tak tady tím, že stát nesoutěží, o ty peníze přichází. Pane ministře, já věřím, že nám alespoň ty údaje, které určitě máte, poskytnete, že nám České dráhy poskytnou i ty ostatní. Chceme sumy.

Já jsem takovou výhodu neměl, já jsem to měl mnohem komplikovanější a musel jsem hledat shodu i s koaličními partnery. Vy nemusíte.

Takže to se dá udělat.

To prostě být nemůže.

Něco jiného je výběr generálního ředitele, ale i tam si myslím, že když vlastník osloví napřímo někoho, o kom je přesvědčen, že tu firmu povede, proč ne.

A pokud ne, pokud se jim to nezdá, a na to mají plné právo, tak musí odejít. Nic jiného v tom není.